Já vám děkuji, pane ministře.

Děkuji za slovo.

A pak přijal mnoho pozměňovacích návrhů k samotnému zákonu. Já vám děkuji, pane zpravodaji.

Přeji dobrý den.

Včera jsme se sešli, zástupci politických stran, v podstatě k problematice maturit a za pozitivní považuji to, že jsme se shodli na tom, že maturita by měla mít dvě části.

To je vše, děkuji. Já vám děkuji. Faktická poznámka pan místopředseda Fiala. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se teď vyhnu debatě o tom, jestli povinná maturita ano, nebo ne, ale vyjádřím se k tomu návrhu školského výboru, k pozměňovacímu návrhu, aby se odložila povinnost maturitní zkoušky o dva roky z matematiky a cizího jazyka. Já si myslím, při vší úctě ke kolegům a kolegyním ze školského výboru, že to je nejhorší možný nápad a pro prostředí škol, pro studenty, pro vyučující to jenom přináší odklad těch zmatků, které už v tom v tuto chvíli mají.

A to opravdu dva roky v žádném případě nejsou. V tomto případě, v případě připravenosti škol na povinnou maturitu z matematiky, dost věřím těm argumentům, s kterými přichází Ministerstvo školství, že řada škol na to prostě připravena není, výuka neprobíhá takovým způsobem, aby studenti mohli skládat povinnou maturitu z matematiky. Takže já bych považoval za mnohem rozumnější a odpovědnější, kdyby pokud má být odklad, tak byl v nějaké rozumné době, třeba deseti let, sedmi let, prostě v době, ve které lze skutečně reálně reálně! upravit výuku matematiky, netýká se to prosím gymnázia a jiných typů škol, tak aby studenti mohli a měli vůbec šanci povinnou maturitu z matematiky složit. Dva roky je špatné řešení. Další faktická poznámka pan poslanec Rais. Prosím, vaše dvě minuty. Já budu reagovat na to, co tady říkal pan kolega Fiala.

Ale beru to, že to je prostě jistý druh jízlivosti.

Já vám děkuji.